Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Co se týče pana poslance Ondráčka, tak si myslím, že z toho, co řekl, je evidentní, že byl před těmi lety v nepravou dobu na nepravém místě. Ale já předpokládám, že tam byl dobrovolně, věděl, do čeho jde a co tam bude muset dělat. Koneckonců jsme v politice a musíme toho umět unést trošku více než běžné fyzické osoby. A ještě jen tak pro srovnání.

Děkuji panu poslanci Benešíkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Nykl. Děkuji za slovo. Já jenom potvrzuji. Mě zajímalo, jak jsem zhlédl ten klip s panem poslancem Ondráčkem, tak mě zajímalo, jak se tehdy dělala propaganda, protože on tam byl použit v propagandě tehdejšího režimu, a já zase děkuji, že mi to naprosto otevřeně povyprávěl, protože pro mě to bylo přínosné a zajímavé. Děkuji panu poslanci Blažkovi. Opravdu to stačí. S další faktickou poznámkou pan poslanec Nykl. Pěkné dopoledne. Děkuji za slovo. Já už delší dobu pozoruji pana poslance Kalouska jako velmi schopného rétora a uznávám, že je to tak, že je dobrý rétor.

Kolega tady teď zmiňoval některé výrazy, které byly třeba použity na adresu ministra zemědělství, kde určitě používat výraz naivní pasáček vepřů bych si nedovolil. Vzpomínám si, jak nazval prezidenta NKÚ pana Kalu malou zrůdičkou za to, že pouze chtěl doložit, proč se odpouštějí některé finance. Vzpomínám si, jak řekl na adresu jednoho poslance, který bojoval s hazardem, kdy řekl, je to blb, ale bohužel za své IQ nikdo nemůže.

Děkuji panu poslanci Nyklovi. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Takový jeden příklad z historie. Slovo je strašně silná věc a dokáže způsobit leccos. Například.

A já chci říct jednu věc. Je to debata zajímavá, ale ve srovnání s tím, co jsem řekl, když vlastně málem hrozila jaderná válka kvůli jednomu slovu mezi těmito velmocemi, tak si myslím, že vlastně řešíme v zásadě ještě úsměvné věci. Děkuji panu poslanci Blažkovi. Po něm snad už přednostní práva. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych rád, dámy a pánové, řekl něco k moralizování pánů poslanců z ANO, protože jsme slyšeli jednak pana poslance Fichtnera, který zdůvodnil, že právě jaksi ta forma napadání jednoho kolegy druhým je nevhodná, a v podstatě něco podobného opakoval pan poslanec Nykl.